Jsou i jiné modely, ale žádné jste nepřipravili, necháváte to na těch městech a to dlouhodobě nelze zvládnout. O její financování byste se měl starat, a ne to tady používat k ideologické válce s Občanskou demokratickou stranou. To není seriózní.

A právě proto mi připadá nesprávné vybírat jedno nebo dvě města a připadá mi naprosto pošetilá celá ta představa o tom, že by najednou brněnské Národní divadlo bylo placeno z Prahy, to znamená, že by celé řízení přešlo pod Prahu. Ale já vidím přece úplnou jasnou logiku v tom, že někdy před 25 lety, nebo kdy to bylo, se rozhodovalo o kompetencích a tehdy ta města řekla, že tohle jsou jejich divadla, oni si je chtějí spravovat a oni si chtějí rozhodovat o tom, jaké tam budou mít soubory, jaké tam budou mít ředitele. To bylo tehdy naprosto legitimní. A mně připadá zlé, že dneska, když přichází poměrně nesnadná doba, tak první, co házíte v Brně přes palubu, první, co jste se rozhodli, že se toho zbavíte, tak řeknete tohle ať si vezme stát, tohle ať financuje stát. Přece je jasné, že kdyby se to mělo takto změnit, tak to znamená změnu rozpočtového určení daní. Není možné si myslet, že prostě se bude platit z Prahy a vy to budete v Brně dále spravovat. To je úplně nelogické.

Můžete se přihlásit znovu samozřejmě. Tak malé počty pro pana ministra kultury.

Kdo ho řídí? Kdo ho řídí? Ve vaší dikci Praha. Praha je sídlem centrálních orgánů. To není rozhodování z Prahy.

Proč jste to neprosadil? To mi vysvětlete.

To určitě ne. Děkuji, pane místopředsedo. Jsme ve druhém čtení státního rozpočtu.

Kolegové! Kolegové! Výborně, děkuji. Každý z vás říká kousek pravdy a každý z vás říká kousek nepravdy. Za prvé, kdy došlo, kolego teď mluvím k Petru Fialovi kdy došlo k tomu, že statutární město přišlo o finanční prostředky, které by mohlo použít na tu kulturu?

Ke kolegovi Zaorálkovi. Kdy došlo k tomu, že město Brno získalo Národní divadlo v Brně? Když se rušily okresy. A v rámci rozpočtového určení daní na tyto instituce, neříkám, že spravedlivě, méně či více dostalo finanční prostředky oproti jiným městům. Takže ta spravedlnost nespravedlnost tady byla od doby, kdy de facto se rušily okresy v České republice až po období jednotlivých vlád. A můžou za to vlády i Občanské demokratické strany, i sociální demokracie.

Nicméně jdu do toho rizika. Chtěl bych říct, že asi to zásadní, co tady padlo, je slovo regionální.

Tak já jsem tady kdysi interpeloval pana premiéra a musím mu za to teď zpětně, byť tu není, poděkovat, co on tehdy řekl: ano, budeme se vážně zabývat tím, že definujeme je to několik ministrů kultury zpátky že vážně definujeme, která kulturní zařízení v České republice mají nadregionální, celostátní význam, a ta bychom opravdu měli převést pod Ministerstvo kultury a měla by být přímo financována z Ministerstva kultury, jak je Národní divadlo Praha.